Kritizovány jsou situace, kdy příjemce příspěvku na bydlení či některá ze společně posuzovaných osob vlastní další bytovou jednotku, kterou může využít pro levnější bydlení, nebo pro zvýšení příjmů jejich pronájmem. Vzhledem k tomu, že někteří majitelé bytů či nemovitostí, ve kterých se nachází pronajímané byty, nejsou ani po opakovaných urgencích ze strany poživatelů příspěvku na bydlení, ani na výzvu úřadu práce ochotni předložit vyúčtování zálohově placených služeb, navrhujeme umožnit poskytování příspěvku na bydlení i nadále.

Děkuji za pozornost. Mám tady dvě faktické poznámky. Takže, pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale chci se zeptat, jakým způsobem ten návrh řeší problém, kdy rodič se snaží dostat dítě do školy, ale dítě tam nechodí, protože chodí za školu a podobně.

Děkuji za odpověď.

Považuji totiž způsob projednávání tohoto druhého čtení za ne úplně korektní. Jedno z těch pravidel bylo, že pokud jsme měnili program schůze, tak jsme vždy měnili program na následující den prostě z toho prostého důvodu, když se člověk připravuje na schůzi, aby měl jistotu, že alespoň ten den, kdy sem jde, ví, co bude projednáváno. Tenhle bod byl zařazen dnes a já reaguji na pana poslance Nováka, splňuji podmínku faktické připomínky. Protože on mimo jiné v úvodu se vyjadřoval k činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, co dělali, jak spolu spolupracovali. A kde je paní ministryně, aby na to mohla reagovat? Uvědomte si, že v programu máme 502 bodů. Není možné být připravený na 502 bodů a čekat, kdy nějaká většina tady vytvořená si něco prosadí na ten den.

Potom se připraví pan poslanec Roman Sklenák. Já jenom, když to paní poslankyně Aulická nechápe, tak jí to zkusím vysvětlit ještě jinak, vaším prostřednictvím. Teď se dívám do systému k tomuto tisku a tam přibývají pozměňovací návrhy. Druhé čtení slouží k tomu, abychom také mohli předložit své pozměňovací návrhy.

Dobré odpoledne.

Chápu, že ministerstvo se podílelo na komplexním pozměňovacím návrhu, ale to asi není všechno.

Tak, paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Hezké odpoledne všem. Já jenom krátce okomentuji tento návrh tisku.